To znamená, není to jenom o platech zdravotních pracovníků, to je velmi důležité. Ale je potřeba se bavit o struktuře a potřebnosti, o celkovém objemu zdravotní péče. A ta bohužel výrazným způsobem narostla a na to v tuto chvíli ještě nedokážeme reagovat.

Pokud se týká spolufinancování krajů, já jsem už šestým rokem opozičním krajským zastupitelem v Kraji Vysočina, takže bych nemusel mít jakoukoli ambici se krajů zastávat. Nicméně udělám to, protože kraje, alespoň pokud můžu mluvit za Kraj Vysočina, ale vím to i z řady dalších krajů, se skutečně na spolufinancování sociálních služeb aktivně podílejí. A jak už jsem řekl ve svém úvodním slově, není to jen ohledně provozních nákladů, ale kraje financují nebo spolufinancují investiční činnost do sociálních služeb. To znamená, my nemůžeme na kraje přenést odpovědnost za dofinancování provozu v plné výši. To prostě není možné. Tady bych opravdu nabádal k opatrnosti. Skutečně kraje i avizovaly, že jsou ochotny se podílet na spolufinancování, ale nemůžeme to na ně přenést v celém rozsahu. Pak se ještě krátce zmíním o tom deficitu, který by mohl nastat. Ale skutečně si uvědomme, že pokud na poslední čtvrtletí tohoto roku vypneme některé typy sociálních služeb, budeme mít velký problém je znovu nastartovat.

Zažil jsem to v nemocnici. Pokud nám na některém oddělení zdravotní sestry odešly, tak se nakonec vrátily možná v době ekonomické krize, ale to jenom některé z nich. Já za ni děkuji. Děkuji za ochotu se nejenom bavit o tomto tématu, ale hledat řešení pro letošní rok.

Jenom bych velmi apeloval na to, aby skutečně ten termín byl dodržen, protože velká novela zákona o sociálních službách nebude jednoduchá materie a je velký předpoklad, že tady ve Sněmovně si nějakou dobu pobude, že k tomu budeme velmi široce diskutovat. To znamená, jestli to chceme v tomto volebním období stihnout, tak je to potřeba předložit v tomto roce, jinak může dojít k situaci jako v minulém volebním období, kdy jsme to dostali pár měsíců před koncem volebního období a nebylo možné tu novelu schválit. Tolik tedy za mě. Děkuji vám za pozornost. Takže přistoupíme k podrobné rozpravě, do které jsou přihlášeni pan poslanec Kaňkovský, paní poslankyně Valachová, pan poslanec Beitl . Prosím pana poslance Kaňkovského a zároveň prosím všechny, aby své návrhy předávali potom písemně zpravodaji.